Moc bych si přál, aby toto bylo schváleno, protože skutečně obcím tím pomůžeme a stát na tom neprodělá. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážený pane hejtmane, vážené kolegyně, kolegové, už tady toho bylo k novele zákona o rozpočtovém určení daní řečeno hodně, tak si dovolím pouze dvě poznámky.

Druhá poznámka. Důvodem podle vlády je nekomplexnost a nevyváženost návrhu.

A poslední připomínkou byl dopad do státního rozpočtu. Ale to si myslím, že je z důvodu hospodářského růstu.

Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Vážený pane hejtmane, kolegyně, kolegové, to jsem si oddechl, že i kolega Seďa říká, že je potřeba další legislativní proces. Ale já jsem chtěl říct jednu věc.

Oba kolegy eviduji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážený pane hejtmane, kolegyně, kolegové, já jenom krátce, protože také jsem starostoval 16 let a teď v obci Ratíškovice dělám předsedu finančního výboru, takže jenom abychom si řekli, že se obcím daří teď dobře. Neříkám velice dobře, ale dobře.

Sto padesát procent.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Třeba jeden konkrétní příklad, kdy je to naprosto špatný příklad využití dotací, a to je například podpora výstavby mateřských škol.

Nyní pan kolega Horáček, poté pan poslanec Adamec ještě také s faktickou poznámkou. Děkuji, pane místopředsedo.

Proto velice kvituji návrh posílení ještě rozpočtového určení daní, protože jak tady kolikrát již zaznělo, skutečně obcím jsme již jednou pomohli, zjistili jsme, že obce opravdu řádně hospodaří téměř ve 100 % se svými prostředky, a jestliže jim chceme ukázat tu věc, že je podporujeme, že si jich vážíme, tak kolegové a kolegyně, prosím, propusťte to do dalšího kola, dejte to řádným výborům a určitě je to pro dobro celé České republiky.

Některým obcím to žádný skok neudělalo, minimálně těm čtyřem to sebralo peníze.